Co se týká představy, že to vzbudí větší pozornost občanů, takovéto volby, na to odpovím jednoduše.

A co se stane? Zájem o ty volby se postupně dostane do starých kolejí.

Takže prosím vás, proč zasahujeme tímto způsobem, takto nekvalifikovaným, takto agresivním, do něčeho, co funguje? A funguje to relativně dobře. Samozřejmě můžeme najít excesy, můžeme tady vnímat některé negativní osobní zkušenosti, ale vy si myslíte, že v přímé volbě to tak nebude?

Dáme mu ty pravomoci všechny, nebo nedáme? V České republice? Prosím vás, to přece nemyslíte vážně! Tam ty alternativy jsou veliké. Já znovu opakuji, v České republice nikdo ze starostů nechce větší pravomoci. Já vám řeknu, proč.

A druhá z pravomocí toho starosty je zastupovat obec navenek.

Ani omylem! Nebudou. Podle zkušeností ze zahraničí to tak prostě není. Takže zvažte ještě to, jestli opravdu v tomto stavu to chcete pouštět do dalších čtení, ústavní zákon, kde je jedna věta. Fakt mi to připadá jako velmi odvážné.

Proklamace je málo, nestačí to. Prosím, nedělejte to. A říkat, že musíme spěchat, že několik let už to není já si nemyslím, že máme spěchat.

To je přece špatná cesta.

Takže já znovu opakuji prosím, nedělejme to touto podobou. Mimochodem, přál bych si větší diskusi, třeba konkrétnější, odbornější téma, ale my nemáme o čem diskutovat. Tak jenom představy, někdo řekne já chci přímou, já řeknu já ne, já chci nepřímou.

Ano, primární volby.

Fakt to není pravda, ty zkušenosti nám to říkají.

Já vás opravdu žádám, abyste to vzali z praktického hlediska. Prosím neříkejme, že jsme si dělali nějaké statistiky a jenom ti, co nám odpověděli, říkali, že to chtějí. To přece není relevantní průzkum, tohle to.

Děkuji za pozornost. Děkuji, pane poslanče, poznamenávám si.